V tuto chvíli, jak už jsem zmiňovala, probíhají konzultace nejenom se členy výboru pro sociální politiku, ale také zdravotního výboru, který se o tuto záležitost zajímá. Takže v tuto chvíli jsou to věci, já jsem odpovídala na všechny ty velmi technické dotazy paní poslankyně na čtrnácti stránkách. Myslím si, že ta odpověď byla vyčerpávající.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Bohužel ta odpověď pro mě byla velice nepříjemným překvapením, protože to není tak, že bych dostala čtrnáctistránkovou odpověď na své dotazy.

A nerozumím tomu, kde ty odpovědi jsou, ani nerozumím tomu, co tedy jsou ty konkrétní kroky, protože právě to je ta kontrolní role parlamentu ptát se na to, jak se řeší kritický krizový stav.

A jde jenom o to, jestli to my začneme realizovat. Stejně tak bohužel v těch odpovědích, které jsem dostala, bylo zdůrazněné, že cesty jsou naznačené dvěma přílohami. Nebylo tam vůbec jasné, co je ten cíl, co je ta skutečná cesta reformy lékařské posudkové služby. Stejně tak z čísel bylo jasné, že je strašně malý počet podpůrných profesí, těch asistentů lékařů lékařské posudkové služby. I proto se ptám, jak je chcete přilákat, jak konkrétně to uděláte, aby se v té kritické situaci podařilo zlepšit tuhle službu pro potřebné lidi. Já vám dám ještě jeden konkrétní příklad, na co jsem nedostala odpověď.

Stejně tak mě zajímá, zda už má Česká správa a Ministerstvo práce akreditaci, protože v té odpovědi jsem nechtěla být nezdvořilá a tak to jasně říkat, ale v té odpovědi byla naprosto nemožná věc, a sice že už se provádí předatestační příprava lékařů. Ale předatestační přípravu lékařů můžete dělat pouze na akreditovaném pracovišti, takže proto je ta otázka akreditace naprosto klíčová. Znova se ptám, paní ministryně, jestli na tyto věci dostanu odpověď, a pokud ne, tak se obávám, že ta interpelace zkrátka vůbec nebyla zodpovězena v zájmu informování o této důležité agendě, která se týká opravdu 430 tisíc žádostí ročně.

Systemizace proběhla podle zákona, který jste, mimo jiné, pomáhala schvalovat.

Já se domnívám, že budoucnost lékařské posudkové služby bude spočívat v odborných asistentkách. V tuto chvíli konzultujeme se členy sociálního a zdravotnického výboru, protože si uvědomujeme závažnost těchto rozhodnutí. Já se také domnívám, že by měla být lékařská posudková služba kompletně umístěna na České správě sociálního zabezpečení.